Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, ujměte se slova. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účelem zákona o platebním styku je transpozice evropské směrnice o platebních službách. V této souvislosti vyvstala potřeba novelizovat některé další předpisy. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona. V podrobnostech odkazuji na to, co jsem již řekl k návrhu zákona o platebním styku. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministrovi.

Pane předsedo, máte slovo.

Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, sněmovní tisk 1060, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1060/1, na což odkazuji. A za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto také učinil.

Pan předseda ústavněprávního výboru tady také není.

Podotýkám, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku a do podrobné rozpravy mám přihlášku pana poslance Skopečka. Tak jestli proti tomu nic nenamítáte... Je tady kolega Benda. Já věděl, že si jenom odskočil.